Za třetí budeme hlasovat o návrzích z rozpravy ve druhém čtení jednotlivě, jak zazněly.

Za páté na závěr pak budeme hlasovat o návrzích doprovodných usnesení, a to bude podle tisku 144/4. Děkuji za slovo. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní zde mám přihlášku pana předsedy Tomia Okamury. Ptám se, zda chce vystoupit ještě před otevřením rozpravy, nebo až v rozpravě? Pane předsedo, jste prvním přihlášeným s přednostním právem. Vážené dámy a pánové, dnes budeme tady ve Sněmovně hlasovat o finálním vládním návrhu státního rozpočtu na letošní rok.

Je nutné, abych tady zdůraznil, že vláda Petra Fialy v rozpočtu na letošní rok snižuje podporu zdravotně postiženým občanům, snižuje podporu rodičům samoživitelům, snižuje podporu důchodcům a snižuje podporu studentům.

Tento vládou Petra Fialy navržený státní rozpočet je zároveň proinflační a protirůstový, protože omezuje investice. Já bych vás poprosil jenom o klid. Paní místopředsedkyně?

Poslanci SPD proto připravili desítky pozměňovacích návrhů, konkrétně 21, v přesunech jednotlivých kapitol o celkovém objemu téměř 60 miliard korun. Rozhodně nechceme ubírat peníze našim slušným a pracujícím občanům, kteří jsou pro nás na prvním místě. V souvislosti se státním rozpočtem musím dále říct, že ani v tento moment neznáme, jak se vláda Petra Fialy rozhodne v příštích dnech o tom, za kolik miliard chce vyvézt zbraně na Ukrajinu, kolik budou stát případně přesuny vojáků, o kterých vláda rozhodne, kolik Ukrajinců k nám přijde a bude čerpat nejen státní podporu, ale také zdravotní pojištění. To vše bude rozhodovat s plnou odpovědností vláda Petra Fialy nehledě na dnes odsouhlasený rozpočet.

Na nezbytnou dobu. Zároveň ale nemůžeme zavírat oči nad tím, že zaznamenáváme velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v souvislosti s touto velmi početnou uprchlickou vlnou obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, bezpečnost, a naše občany trápí také zdražování energií, pohonných hmot, potravin a bydlení.

Vláda by měla osekat na maximum zbytné výdaje, to ale neudělala. A nejen to, vláda neuvěřitelně plýtvá veřejnými penězi.

To jsou peníze, které bychom jistě uměli využít jinak než je dát za vakcíny, které se vyhodí do kanálu.

Alarmující je také situace kolem Novavaxu.

O vakcínu, která měla přesvědčit prý i odmítače, ale téměř nikdo nemá zájem. Chybné objednávky vakcín jsou jen ukázka vládou vyhozených peněz, konkrétně toho, co se děje u pana ministra zdravotnictví z TOP 09 Vlastimila Válka. Dalším příkladem, na který upozornil například ekonom Vladimír Pikora, jsou dotace, což v praxi znamená obvykle, že se vezmou peníze daňových poplatníků a těch, kdo jsou úspěšní a efektivní, a dají se těm neefektivním. Tady ale musím uvést výjimku, jako například naše zemědělce, kteří by se bez dotací uživili, ale nesměla by je likvidovat jejich konkurence ze Západu a z Polska, kde tamní zemědělci dostávají vysoké dotace.

Půlmiliardová dotace by se měla přece využívat na podporu sportu, což je jednoznačně záslužná věc.